Budeme tedy jednat ve zkráceném jednání a paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová tento bod uvede. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si vás požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru.